Děkuji. Další je do podrobné rozpravě přihlášena paní poslankyně Ožanová, připraví se pan poslanec Tesařík.

Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Tesařík, připraví se pan poslanec Blaha. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Odůvodnil jsem již v obecné rozpravě.

Zdůvodním navrhovanou změnu.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Abych obohatil to množství pozměňovacích návrhů, tak se přihlásím také celkem k devíti pozměňovacím návrhům, které jsou podrobně odůvodněny v důvodové zprávě.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Koten.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, respektive návrhu svému a kolegy poslance Jana Bureše. Jenom ve stručnosti odůvodním, o co jde.